Nikdo jasně neřekl, kde je hranice, a nestanovil rozsah péče. Stejná pravidla by tak měl dodržovat jak ten, kdo poskytuje péči každodenní, tak ten, kdo vede dětský klub, který se schází jednou týdně.

Jedná se o zavedení regulace, která všechny ostatní formy péče zapovídá. Ti, kdo takové formy péče poskytují, například organizace dětí a mládeže, jsou tak odkázáni na libovůli stavebních úřadů, hygienických stanic při rozhodování, zda uplatní regulaci stanovenou pro dětské skupiny, či nikoliv.

Dále o různé kluby, ať již s přírodní tematikou, nebo městskou. Nezanedbatelné jsou kluby pro chudé děti, které provozují neziskové organizace. Zákon ignoruje pestrost a snaží se všechny aktivity naroubovat na paragrafy zákona.

Je to jen jeden z dalších příkladů, kdy stát není službou občanům, ale kdy občany dusí a ničí nesmyslnou regulací. Proč vyhánět lesní školky do betonových domů? Princip většiny těchto organizací je, že jsou děti v přírodě. Nikoliv v betonu. Problémem současnosti je dostat děti od počítače do přírody a stát chce tímto zákonem opak. Druhá věc, která si rovněž zaslouží spravedlivou kritiku, je postup, který v rámci tohoto zákona prosazuje koalice. Přijde mi to naprosto neuvěřitelné.

Jak k tomu přijdou všechny dětské školky a organizace, které se starají o děti? Dosud tu bezproblémově fungovaly, a najednou jim chce do těchto činností někdo zcela nesmyslně zasahovat. Takový postup nemůžeme přece nikdo soudný schvalovat. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Protože tady bylo již mnoho k tomuto tématu řečeno, tak já své vystoupení zkrátím jenom na minimum, a to že z historie řeknu to, že původní návrh zákona byl zpracován již v roce 2013, byl schválen vládou, ale vzhledem k rozpuštění Sněmovny již nebyl přijat. Co sledovali občanští demokraté vždy v této oblasti byly cíle: rozšíření možností volby pro rodiče, spolurozhodování o péči o své dítě, rozšíření škály služeb péče o předškolní děti, a tím dosažení lepší dostupnosti těchto služeb, zjednodušení podmínek pro zakládání firemních školek a zmírnění norem a požadavků na prostory pro mateřské školy. Poslanecký návrh zákona, jehož cílem bylo kodifikovat vznik dětských skupin, které by ulevily rodičům, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání, a jenž byl zamýšlen k formálnímu zakotvení poskytované péče zřizovatele, nejčastěji zaměstnavatele nebo obce, byl postoupen Senátu v červnu 2014, ten ho projednal ve čtyřech výborech, jak víme. Tři ho doporučily vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňujícími návrhy, jeden z nich nepřijal usnesení. Pro ODS byla nepřijatelná úprava, která odbornou způsobilost pečující osobě nastavila na určitý typ střední nebo vysoké školy v oblastech pedagogiky, psychologie, zdravotnictví či sociální péče. Ten původní poslanecký návrh počítal s tím, že by se o děti mladší, tzn. jeden až dva roky, staraly chůvy, které splnily podmínky pro živnost vázanou. Prošly, tak jak řekl kolega Beznoska, náročnou profesní kvalifikací, tři roky se připravoval hodnoticí standard profesní kvalifikace chůva pro děti. Dále se nemůžeme ztotožnit se zavedením minimální provozní doby na čtyřicet hodin, což omezí flexibilitu, která stála u zrodu myšlenky dětských skupin. Velmi ožehavou a potom i rozhodující pro nás se stala problematika dobrovolnosti evidence, to jest, aby se poskytovatelé péče sami rozhodli, zda budou péči poskytovat v daném režimu, s výhodami a podmínkami, které zákon přinese. Je zde zřejmá a hmatatelná obava lesních školek o vlastní existenci, která je zatím ošetřena jednoletým přechodným obdobím, ve kterém se ministerstvo zavázalo nastalou situaci vyřešit. Klub ODS se rozhodl pro volné hlasování dle toho, jak bude jeden každý poslanec přesvědčen o zárukách ministerstva vyřešit trvale ochranu lesních školek. Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi krátká, protože už zaznělo mnoho argumentů. Slyšeli jsme zde, že občané si vybudovali zařízení, která poskytují péči o jejich děti, tato péče rodinám vyhovuje a rodiče si ji vyhledávají. Tyto služby nebyly zaregistrovány, a proto jsme umožnili a přednesli pozměňovací návrh, který umožňoval volitelnou registraci. Přesto tento pozměňovací návrh byl vždy odmítnut ať již na výborech, nebo na plénu Sněmovny. S tím, že ministerstvo nesouhlasí.

Mám k tomu opravdu jen velmi krátké vyjádření.

Snažila jsem se proti tomu zaznělo to na výboru, věřím tomu, že to bylo mimoděk, protože se domnívám, že především děti patří rodičům, kteří mají právo si péči o své děti vybrat a také si za ni nést zodpovědnost. Děkuji. Tak dobře. Tak v tom případě přeruším tento bod.